Já bych ráda ocenila, že skutečně došlo tehdy k osobním návštěvám. A právě, pokud vím, tak i díky tomu, že je předseda vlády současně i zodpovědný za koordinaci národní protidrogové politiky, tak skutečně preventivní práce těch zařízení dostala podporu, kterou potřebuje, a dostala i ocenění za maximální efektivitu, kdy s velmi nízkým počtem zaměstnanců skutečně další náklady, třeba pro náš zdravotní systém, jsou minimální. Teď ale hrozí, že opět dojde k tomu přesunu, a přitom není zřejmé proč, co se změnilo od toho minulého roku. Proč nebyla takto závažná věc široce diskutována? Proč nejsou k dispozici žádné analýzy, které by ji odůvodňovaly?

To jsou moje otázky. Přečtu dvě omluvy.

Vyčerpali jsme interpelace učené na předsedu vlády, nyní budou pokračovat interpelace na členy vlády.

Připraví se paní poslankyně Věra Kovářová. Děkuji za slovo, pane předsedající.